Druhé riziko. Riziko pozastavení plateb ze strany Evropské komise s důvody vazby na svěřenecký fond.

Takže já doufám, že je snad každému jasné, že dneska to, co se tady děje, je opravdu nadbytečné z pohledu čerpání dotací, a opravdu každý z toho musí úplně cítit, že to jde jedním konkrétním nenávistným směrem. Děkuji.

Na první pohled nijak.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ODS, nyní radní Magistrátu hlavního města Prahy: Přílepek je nekvalitní jev, který vede k nekvalitě právních předpisů.

Obecně platí staré britské úsloví, že člověk si nemůže být jist svým životem, majetkem ani svobodou, dokud Parlament zasedá. Před volbami to platí dvojnásob. A pokračuje: To, co se tady odehrává, je skutečně už za hranicemi, ale svědčí to také o tom, jak je slabá vláda a vládní koalice. Už vůbec nemá ten prostor pod kontrolou a tady ve Sněmovně už si každý dělá co chce tvrdí Marek Benda. Děkuji.

Divíte se vysokým cenám našich potravin, přitom děláte všechno pro to, aby to zemědělství šlo úplně do kolen. Zaplatil vám za to někdo? Nebo je to úmysl? Nebo je to neznalost?

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem si původně říkal, že nebudu vůbec vystupovat, protože si kolegové, když vidím 71 připravených do rozpravy, obstruují úspěšně sami svá vystoupení, ale na jednu věc musím reagovat.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Pokud se to nedalo zhojit třeba vyhláškou a museli jsme ten zákon otevřít, tak potom to mělo logiku, protože my jsme museli zhojit. Kdybychom nezhojili, okamžitě nastupuje odůvodněné stanovisko, kde hrozily ty pokuty a tak dále. Takže já se jenom ptám, co to má za smysl, když toto Evropská komise po nás nevyžaduje, a vy přesto urputně, urputně se snažíte tento zákon změnit prostřednictvím novely úplně jiného zákona? Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A teď ale náhle se posuneme a my budeme dál pokračovat v normálním projednávání.

Děkuji.

Jen podotýkám, že pan ministr je omluven řádně, je na zahraniční cestě. Prosím, pan předseda Michálek s protinávrhem, předpokládám.

Dáváte tedy návrh na přerušení na pět minut?